Děkuji za slovo.

Všechno to šlo do koše.

To snad samozřejmě všichni vědí.

Děkuji za slovo, pane předsedajícího. Já jsem chtěl zareagovat na kolegu Kolovratníka, který říká, jak usiluje o malý stát, a přitom tady hájí zákon, který právě ten stát razantně nafukuje, protože úředníky, kteří bývali úředníky samospráv, dává pod stát, pod služební zákon. Takže děláte tu přesný opak, než o čem hovoříte. Místo toho, abychom měli malý stát a funkční samosprávy, tak děláte větší stát a menší decentralizaci, přesný opak toho, o čem jste mluvil. Prosím, máte slovo.

A teď skutečně námitky, které tady zaznívaly. Pojďme si říct, která instituce má kterou důvěru. Konflikt v stavebním řízení umí nejlépe moderovat někdo, kdo má tu důvěru vyšší.

Pokud jsou a v tuto chvíli jsou starostové moderátory právě toho konfliktu a pokud mají důvěru lidí, tak to stavební řízení končívá rychleji a dopadá lépe než jinde.

Ten bude mít důvěru nulovou. A proto pořád opakuji a pořád mi tady nikdo nevěří, nebo ne nikdo, ale málokdo tady věří, že se to všechno bude potkávat u soudu, protože málokdo bude věřit, že někde daleko se rozhodlo správně.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pokud by ten zákon byl i kvalitní a dobrý, což evidentně není, je to paskvil, tak přichází v nejméně vhodnou dobu. Nám začíná nové plánovací Evropské unie, kde máme přes 500 miliard korun, velká část z nich na investice, na tvrdé projekty. Máme tady speciální covidové peníze 180 miliard, velká část z nich opět na investice do tvrdých projektů. Ty tvrdé projekty budou potřebovat stavební povolení, a rychlé, protože ty peníze jsou limitované časem.

Oni začnou řešit sami sebe, oni začnou stěhovat archivy, kanceláře, oni se začnou dohadovat s městy, s obcemi, kde momentálně sídlí, a budeme ztrácet čas, který teď potřebujeme na to, abychom vyčerpali ty prostředky a realizovali ty projekty pomocí financí z Evropské unie. Čili toto je úplně špatně. To načasování je prostě nejhorší možné, jaké může být, protože prostě je jasné, že budou prodlevy, že ty úřady místo toho, aby vydávaly stavební povolení, tak se budou zabývat svojí vlastní reformou a stěhováním! Tak to rozhodně nefunguje a nikdy fungovat nebude.

A znalost místních reálií je naprosto klíčová prostě proto, aby se věci hnuly a pokud možno rozumně vyřešily. Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu tady hovořit jako dlouholetý starosta. Poprosím, abychom používali skutečnou realitu, a neříkali si věci, které tady prostě není možné v této zemi abychom dělali. To prostě není možný.

Nechci vyvolávat nějaké emoce a vyvolávat na sebe dalších 20, 60 nebo 5, 10 technických poznámek a prodlužovat debatu. Já si naopak myslím, že to, co je teď, je paskvil. To, co je teď! Na územní rozhodnutí já čekám 15 let! Dobře, můžeme o tom diskutovat, že za to může stát, ale já hovořím o tom, že za to můžeme... Pan kolega Adamec vím, že čeká na územní nebo stavební povolení dalších několik let jenom proto, že stát to zanedbal. Řekněme si to tak, jak to je! Takže já za sebe říkám: To, co dneska je, je paskvil! Já to nechci hodnotit, protože budu vyvolávat další technický. Ale podle toho, co je dneska, se nedá fungovat. Děkuji za pozornost.

Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Jan Čižinský a stále na faktickou se připraví pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím, máte slovo.

Jak říkám, u nás skutečně jsou projekty, které do roka od skici mají stavební povolení, a jsou to velké projekty. Ale chtěl bych ještě říct k veřejným zájmům. Skutečně by mě zajímalo, jestli Ministerstvo kultury změnilo názor. Byl tady pan ministr, celou dobu, dlouhou dobu tady bojoval proti tomu zákonu.